Co naopak musím ocenit, je převzetí naší politiky pro podporu českého obranného průmyslu. Ukazuje se, že právě v době krizí je potřeba mít zásoby a výrobní kapacity na našem území.

Podpora českých firem a českých zaměstnanců se spolu s profesionální armádou ukazuje do budoucna jako jediná cesta opravdové obranyschopnosti naší země. V této souvislosti je nutno také poukázat na doposud přežívající systém vojenských státních podniků v působnosti Ministerstva obrany. Je s podivem, že v programovém prohlášení pravicové vlády toto absentuje.

Každodenní příprava, výcvik, mravenčí práce na zajištění naší společné bezpečnosti je nesmírně cenná.

Doufám, že tato hloupost u vás není na pořadu dne.

Samozřejmě, jako ministryně tento střet zájmů obhajujete. Ano, údajně pan náměstek tuto firmu prodal.

Také mě mrzí, že dochází k průvanu v působnosti Ministerstva obrany i na jiných odborných pozicích, které nemají s politikou vůbec nic společného.

Jsem velmi zvědavý, zda bude zajištěna apolitická kontinuita tak, jak má být. Já vám přeji v dalším působení jenom úspěch, protože bezpečnost a obrana České republiky by měla být apolitická.

Bohužel, slyšíme jen prázdné fráze a urážky okolních státníků jako od podřízených pana ministra zahraničí, ale i od předsedkyně Sněmovny. Nejspíš to bude asi ta nová politická kultura. Jako opozice budeme vaše kroky bedlivě sledovat, kontrolovat, komentovat. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, jsem rád, že si nová vláda vzala příklad z práce hnutí ANO, které na resortu Ministerstva obrany nastavilo nový směr. Jsou ale oblasti, ve kterých s novou vládou nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že stát by se měl chovat především transparentně a předvídatelně. Než se vyjádřím k programovému prohlášení vlády, vyjádřím se k resortu obrany. Jsou některé věci, které nemohu opravdu nezmínit. Za dobu vlády hnutí ANO nabrala modernizace a nákupy nové výzbroje a výstroje vysoké tempo, jaké tady v minulosti nikdy nebylo. Po období škrtů v obranném rozpočtu jsme konečně začali masivně investovat do své obranyschopnosti.

Vojáci se díky tomu dočkají moderní techniky, vybavení, které opravdu nutně potřebují. Dovolte mi připomenout další významné zakázky.

Zvýšená pozornost byla rovněž věnována odstranění dlouhodobé zanedbanosti nemovitého majetku zvýšením investiční výstavby výdajů na opravy a údržbu.

Celkový počet realizovaných investičních akcí za sledované období činí více než 1 700 akcí. Investiční akce byly zaměřeny především na rozsáhlé rekonstrukce a modernizace prvků nemovité infrastruktury a na výstavbu nových budov v souladu se zmíněnou koncepcí a také s koncepcí výstavby Armády České republiky.

Státní podniky byly stabilizovány jak ekonomicky, tak personálně.